A takto bych tady mohla vyjmenovávat dál a dál. A je to skutečně jenom důsledek toho, že se to dalo na poslední chvíli, v poslední minutě druhého čtení, a nebyla v podstatě možnost o těchto věcech diskutovat. Legitimní by bylo, kdyby se to normálně dalo na výbor, projednalo se to a možná výbor by pana poslance trošku usměrnil a říkal o. k., pojďme to řešit, ale samozřejmě v zákoně, který tomu přísluší, pojďme to podrobit debatě. To a priori neznamená, že by to všichni hned odmítali.

A doslova napsali: Zařazení nové kompetence úřadu do zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích je neorganické, neboť s vlastní materií tohoto zákona jinak nesouvisí. Pak tam samozřejmě dále rozvádějí, že prezidenta republiky lze sice zařadit mezi veřejné funkcionáře a uložit mu v této souvislosti povinnosti, za jejich porušení však nebude možné prezidenta republiky vzhledem k jeho široké imunitě postihnout. Nedostatky vykazuje úprava správního trestání, navržené doplnění § 13 odst. 8 zákona o střetu zájmů, podle kterého se má omezení nakládání s údaji z registru oznámení pouze na účely zjišťování případného porušení povinnosti veřejného funkcionáře týkat pouze veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů, tedy takzvaných nepolitických veřejných funkcionářů. Prostě těch problémů tam je celá řada. Já ale, protože vím, že o tom bude mluvit mnoho kolegů, skutečně bych byla ráda, kdybych mohla Sněmovnu seznámit s těmi aspekty ohledně čerpání evropských fondů, protože asi všichni vědí, že tímto se hodně zabývám.

Není to žádný materiál, který by si Dostálová někde vymyslela, je to materiál vlády, který se samozřejmě tímto zabývá. A ten materiál, pokud byste si ho chtěli najít, měla vláda na jednání začátkem dubna a jmenuje se Zpráva o rizicích a opatření implementace fondů Evropské unie. V rámci tohoto materiálu je příloha, která se jmenuje Registr horizontálních rizik. V rámci těchto rizik, je samozřejmě mnoho rizik, kterým musela čelit Česká republika vůči financování nebo vůči zdrojům Evropské unie, ale jedním rizikem pod číslem 26 je riziko střetu zájmů. Dokonce tam to riziko je popsáno jako riziko nedostatečného zapracování požadavků Evropské komise v oblasti úpravy střetu zájmů, neexistence gestora výkladu článku 61 finančního nařízení. Zároveň Evropská komise stanovila pro Českou republiku opatření pro eliminaci tohoto rizika. A ta eliminace je, aby ta je v několika krocích, v návaznosti na aktuální výklad Evropské komise nastavit procesy v implementační struktuře tak, aby bylo toto riziko do budoucna eliminováno. No a pak se tam dočtete, jaký je postup plnění opatření.